Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ujmu se tedy role náhradníka za pana kolegu Šincla jako zpravodaj. Proběhla podrobná diskuse, velice obsáhlá. Vystoupilo 12 poslanců, někteří několikrát, což je nebývalé k takovéto zprávě.